A tady jsou i historické zkušenosti když v minulosti byl tento rybník vypuštěn, tak došlo k výraznému omezení pramenišť pitné vody v okolí, což v době extrémního sucha je jistě veliké riziko.

Takže dotaz na pana ministra. Pane ministře, vy jste byl seznámen s tímto problémem.

Děkuji vám. Děkuji za slovo.

V zásadě posuzují to, zda má být provedena oprava.

Další problémy nastaly, ještě větší, v roce 2013, kdy bylo dokonce rozhodnuto o opětovném snížení hladiny.

Proto byl zadán projekt. Na základě projektu byl vybrán zhotovitel. Proběhlo výběrové řízení.